Jak jste řídili ekologické zakázky, mi řekněte. Největší supertunel plánovaný ekologická zakázka. Jak se to dělalo? No my jsme všichni věděli, jak se to dělalo.